Ale to, co vláda svým usnesením zavázala, to vláda svým usnesením také může rozvázat, na tom se snad také shodneme. Takže tam v žádném případě není nula. Kromě toho, že nemluvíte pravdu a teď účelově matete, tam prostě není nula, tam najdeme pět miliard... Tam najdeme pět miliard. Půjdemeli do vládního účetnictví, najdeme ve vládní rozpočtové rezervě pět miliard korun. Vedle toho budeme mít vládní usnesení, že těch pět miliard je zavázáno, což vládě nijak nezakazuje stejným usnesením třeba ještě dnes večer jakoukoliv částku z těchto pěti miliard rozvázat. To víme oba. Jakýkoliv auditor vás z této nepravdy usvědčí. Ale to se hádáme naprosto zbytečně. Jestli tam těch pět miliard je, tak prostě pan ministr financí řekl nejprve nepravdu, pak se opravil, dokonce Pak se opravil, a mně jde o jednu jedinou věc.

Já si myslím, že se musíme vrátit k podstatě té debaty, která se tady vede. Ta podstata debaty je o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila těch pět miliard korun, které se převedly do vládní rozpočtové rezervy v době, kdy jsme schvalovali zákon o státním rozpočtu. To je přece podstata této věci. A my se bavíme o tom, a to je věc, s kterou počítáme, a vedli jsme také o ní diskusi už na vládě, že skutečně ve vládní rozpočtové rezervě je z pohledu vlády nula, protože vláda už rozhodla jednou o tom, že těch pět miliard korun zaváže. To je faktická realita a vláda nepočítá s tím, že by ty finanční prostředky utratila. Čili když se vrátím k tomu, co je podstata této debaty, co zde bylo kritizováno, bylo zde kritizováno, že vláda údajně utratila pět miliard korun. Znovu musím potvrdit, že je vláda neutratila a že je nemíní utratit. Čili z pohledu vlády je ve vládní rozpočtové rezervě nula, protože se nechystá tyto finanční prostředky rozvázat, když už je svým usnesením jednou zavázala. Prostě vláda pro to nemá důvod na základě všech informací, které máme k dispozici k dnešnímu datu. Čili v té diskusi o tom, jestli vláda utratila, nebo neutratila pět miliard korun, je myslím naprosto zřejmé, že ta kritika nebyla oprávněná. Vláda pět miliard korun neutratila, jsou zavázány usnesením vlády a vláda je nepoužije v rámci možností, které by měla, to znamená, utratit ty peníze v rámci vládní rozpočtové rezervy. Ale to už je rozhodnutí, které je skutečně několik měsíců staré, několik měsíců visí usnesení vlády na webu a nebylo potřeba, abychom o tom tady dnes diskutovali, pokud by se neobjevila ta teze, že údajně tady vláda ty finanční prostředky utratila. Takže ta věc je zřejmá, neutratili jsme je, nechystáme se je utratit ani dnes večer, jak zde naznačil pan poslanec Kalousek. Já vám děkuji, pane premiére. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Jestli je tam pět miliard zavázaných korun, tak je vláda neutratila. Moje kritika vyplývala ryze z toho, že pan ministr financí řekl, že je tam nula. Z pohledu vlády tam může být cokoliv, pro mě je důležitá účetní informace. Podle účetní informace je tam pět miliard. Ve vládní rozpočtové rezervě je pět miliard. Já beru, že je vláda neutratila, ale původní informace od pana ministra byla, že je tam nula. Pak se vracím zpět k té připomínce, kvůli které jsem tu otázku položil. Očekával jsem odpověď pět miliard, dostal jsem odpověď nula. Teď, když jsem konečně dostal odpověď pět miliard, tak říkám: Přátelé, máte tam pět miliard korun, které jste si zavázali svým usnesením, a během pěti minut z těch pěti miliard můžete rozvázat jednu miliardu na platy, aniž byste tím zatěžovali Poslaneckou sněmovnu a novelizovali státní rozpočet. Proč děláte mnohem komplikovanější mechanismus novely zákona, když to můžete udělat jedním vládním usnesením? Tak zní ta otázka. Já vám děkuji. Nyní zodpovědně čekající pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane předsedo. Já mám jenom jednu prosbu pro nás všechny, když mluvíme o straně příjmů a výdajů.